Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro zdravotnictví, pan poslanec Tom Philipp, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Výbor po projednání doporučuje